Mezi další cíle a úkoly patří odstraňování povodňových škod a obnova území postižených touto živelní pohromou, stabilizace prostředků na údržbu, opravy a rozvoj dopravní infrastruktury, k tomu potom je přijat v příslušných mezích také návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Šlo nám také o pokračování a prohloubení, pokud možno zvýšení efektivnosti výběru daní, boje proti daňovým únikům, kriminalitě a korupci a šlo nám také o zvýšení kontroly při správě majetkových účastí státu a efektivnosti hospodaření těchto organizací.

Rozpočet odpovídá mandátu této vlády, nastaveným mandatorním výdajům, stavu realizace a fázi vývoje ekonomiky a celkovému stavu a efektivnosti veřejné a státní správy.

Saldo státního rozpočtu v roce 2014 by tedy mělo dosáhnout minus 112 miliard Kč, což představuje nárůst o 12 miliard Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem tohoto roku. Na výdajové straně rozpočtu z hlediska závazků, které vyplývají z platných právních norem a předurčených výdajů pro čerpání prostředků z evropských fondů, zbývá pro vládu, pro její aktivní operace velmi malý prostor. To je realita, skutečnost, která, řekl bych, dlouhodobě determinuje rozpočtovou politiku této země. Mezi největší výdaje rozpočtu patří tedy takzvané mandatorní výdaje.

Mezi nejdůležitější výdaje této skupiny, čili mandatorní výdaje, patří sociální mandatorní výdaje, mezi ně patří především důchody, platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví a další položky. Po započtení takzvaných kvazimandatorních výdajů v objemu necelých 206 miliard a výdajů na programy a projekty Evropské unie včetně finančních mechanismů, které představují objem cca 100 miliard, pak dostáváme objem jakýchsi předurčených výdajů státního rozpočtu, který tvoří téměř 84 % celkových výdajů rozpočtu. Součástí těchto zbývajících výdajů jsou i výdaje na výzkum a vývoj, výdaje na vysoké školy, výdaje na dopravní infrastrukturu apod.

Obecně řečeno, rozpočtové provizorium, které trvá pouze krátkou dobu, znamená velmi malý problém. Jestliže nastane rozpočtové provizorium, obávám se ovšem, že by netrvalo krátkou dobu, všechny lhůty, které je potom třeba dodržet, by znamenaly, že by trvalo pravděpodobně několik málo měsíců. V rámci rozpočtového provizoria může Ministerstvo financí stanovit na každý měsíc tohoto provizoria nejvýše jednu dvanáctinu celkových výdajů státního rozpočtu loňského roku, tedy 98,4 miliardy jako maximální částku měsíčních výdajů. Rozpočtové provizorium jsme již minimálně dvakrát v historii zažili, nicméně v rozsahu pouze několika dnů, případně týdnů. Věřím, že tentokrát díky pochopení Sněmovny a rozhodujících politických klubů se této nepříjemnosti vyhneme. Dámy a pánové, chtěl bych vás poprosit o podporu návrhu státního rozpočtu v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu premiérovi za úvodní slovo.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

To jenom pro formu.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávě předsedajícího výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor

Poslanecká sněmovna

Dále je tam uveden způsob vypořádání salda, finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, zmocnění ministru financí v § 2 odst. 1 atd.;

Stanoví dále rozsah pojistné kapacity Exportní a garanční a pojišťovací společnosti nebudu číst čísla, jsou tam uvedena,

IV. přikazuje k projednání návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na rozpočet Poslanecké sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 2014 rozpočtovému výboru, V. konstatuje, že vláda předložila společně s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2014 podle sněmovního tisku 6 i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 s tím, že jej Poslanecká sněmovna projedná ve stejném termínu jako třetí čtení státního rozpočtu. A na závěr zmocňuje zpravodaje výboru poslance Votavu, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Tímto jsem to také učinil. Děkuji panu zpravodaji.

Ostatní přihlášené vidíte na tabuli.